A že by v současné době, kdy naopak všechny země zvyšují tempo očkování, tady byl nějaký balík vakcín, který by nám někdo nabízel, to znamená, to taky takhle nevidím. Na druhé straně ty vakcíny, které sem od května přicházely v rámci různých darů, se běžně používaly k očkování. Nevím, jestli byli občané, kteří ty vakcíny dostali, informováni při očkování, že se jich netýká z tohoto zákona plynoucí případné odškodnění, což považuji za daleko závažnější než to, že ta vakcína není hrazená pojištěním. Notabene pokud ty vakcíny byly darovány zdarma, tak by mi připadalo naprosto amorální, aby za ně pojišťovna platila. Navíc výkon vlastního očkování, a ti všichni, co jste si prostudovali ten výkon, včetně našich kolegů lékařů, tak snad víte, že ten výkon nijakým způsobem nesouvisí s vakcínou.

Je to lež a je to v tom metodickém pokynu Ministerstva zdravotnictví. Z toho důvodu se domnívám, že není nejmenší důvod schvalovat tento zákon v nouzovém stavu, a navrhuji, abychom ho projednávali ve standardním řízení. Děkuji. Přikročíme k hlasování.